Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď.

Děkuji. Prosím, paní poslankyni Kovářovou. Připraví se pan poslanec Bendl.

Pan premiér v závěru své odpovědi uvedl, že z pohledu českého zdravotnictví nebyl zaznamenán nedostatek léčivých přípravků vyráběných z lidské krve, který by ohrožoval fungování systému naší zdravotní péče. Podle mého názoru by bylo pozdě řešit tento problém v situaci, když už docházelo k ohrožení fungování systému zdravotní péče. A situace asi není úplně růžová už teď. Před pár dny jsem měla možnost se seznámit s podrobnou statistikou počtu dárců krve.

To je špatně. Ptám se, co Ministerstvo zdravotnictví s tímto problémem dělá a bude dělat. Myslím, že ani pana ministra nemůže uspokojit tvrzení, že zatím nebyl zaznamenán nedostatek léčivých přípravků, který by ohrožoval fungování systému naší zdravotní péče. Důležitá je nepříznivá tendence, se kterou bychom měli něco dělat. Předem děkuji za odpověď.

Teď vám tedy mávám do Číny, jak jsem se dozvěděl, protože jste se neúčastnil ani jednání Poslanecké sněmovny tento týden. Pane ministře, máte horší pracovní účast na jednání Poslanecké sněmovny, než má například premiér České republiky.

Nejste přítomen při projednávání zákonů, které Ministerstvo zemědělství a ministr zemědělství předkládá.

Tak se vás chci zeptat, pane ministře, zcela vážně, zdali se nechcete vzdát funkce ministra a nechcete ji dát někomu, kdo bude aktivnější, kdo se bude více účastnit práce Poslanecké sněmovny a zemědělského výboru, bude více komunikovat jak s koalicí, tak s opozicí, protože by to zcela určitě přispělo k práci Poslanecké sněmovny, zemědělské veřejnosti a možná koneckonců i vám, protože vás ta práce zjevně nejenom nebaví, ale neláká. Děkuji. Prosím pana poslance Seďu, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti, který je přítomen. Děkuji, pane předsedo.

Podle mých informací právě okresní soud z důvodu nevyhovujících kapacit, bezpečnostních opatření a nedostatku jednacích sálů usiluje o rekonstrukci této nemovitosti.

Byl bych raději, kdybyste svůj záměr přehodnotil, podpořil rekonstrukci bývalé věznice pro potřeby okresního soudu, státního zastupitelství, mediační a probační služby.

Děkuji za vaši odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tu otázku. Musím říci, že v té budově jsem se dosud podívat nebyl. Máme hodně přes sto budov soudních, a ačkoliv aspoň podle mnoha vyjádření soudců na mnoha soudech, kde už jsem byl, tak jsem byl přesto první ministr, který tam zavítal, tak všechny jsem ještě nestihl a určitě někdy v blízké době se rád na to místo vypravím.

Často zjišťuji při svých návštěvách jednotlivých budov okresních soudů, že je zřejmě chyba, že se předsedové okresních soudů navzájem nenavštěvují, protože pak by možná zjistili, že jejich problémy nejsou tak úplně skutečné problémy.

To znamená, že tady je ta situace dva až třikrát lepší.

Čili nechci říci, že jsou v nějakých dokonalých prostorách, ale rozhodně jsou na tom žebříčku našich priorit až hodně dole, protože prostě máme jiné okresní a bohužel, jak říkám, i krajské soudy, a dokonce bohužel i Nejvyšší soud, které jsou na tom řádově, řádově hůře. Takže to je ten důvod, proč jsme přehodnotili, a to již kdysi dávno někdy v roce, myslím, 2013 byla paní předsedkyně informována dopisem o tomto přehodnocení a té situaci. To neznamená, že nebudeme nic dělat na tom okresním soudu, ale ta varianta rekonstrukce bývalé věznice je neúměrně nákladná.